Ještě malou informaci navíc, že tyto účtenky budou vydávány zdarma na kterémkoli územním pracovišti Finanční správy nebo kteréhokoli finančního úřadu.

Opakuji, to nejsou příjmy roční.

Důvod je jasný: zmírnění vyšších nároků kladených na poplatníky v souvislosti se zavedením evidence tržeb pro třetí a čtvrtou fázi. Děkuji vám za pozornost.

Dobrý den, dámy a pánové. Jenom se vrátím ke krátké genezi. Víte, že jsme v minulosti zamítli jeden námět, část, která tady Poslaneckou sněmovnou neprošla, nicméně teď tento tisk 205 reaguje na nález Ústavního soudu a řekněme na praxi, která se prokázala.

Jenom říkám, avizovaný materiál byl předběžně v minulém období odmítnut. V tehdejší rozpravě nás paní ministryně informovala o tom, jaký bude koncept toho návrhu. Podle reakcí diskutujících má, doufám, šanci na přijetí. Osobně jsem přesvědčen, že hlavní cíl, jak reagovat na nález Ústavního soudu a jak řešit problémy v praxi, tato novela jednoznačně řeší.

V každém případě je to krok správným směrem a krok, který jsme tady napříč Poslaneckou sněmovnou diskutovali.

To je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Jediný efekt toho zákona bude, že ti poctiví budou zavaleni byrokratickou povinností navíc, resp. bude jim to komplikovat hotovostní platby.

Takže vymahatelnost té třetí a čtvrté vlny je naprosto minimální. My nevidíme důvod, proč ji zavádět. Proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Registruji váš návrh.

Máte slovo. Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík vyslovil to důležité, čím jsem chtěl začít, a sice že paní ministryně i zpravodaj uvedli tento návrh, jako by jeho hlavním motivem bylo určité části živnostníků, těch nejmenších, trochu ulevit z toho online režimu.